Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji přerušenou 24. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Prosím, abyste zaujali svá místa v jednacím sále. Rovněž vás prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní.

Děkuji.

Děkuji za slovo, pane předsedo.

Prosím tedy, abyste pod touto optikou posuzovali naši prosbu, která zazní, abychom se věnovali křesťanským rodinám v Sýrii a v Iráku, neboť je to i náš osud. Děkuji. Nyní bych vás informoval o omluvách. O omluvení své neúčasti požádali tito poslanci. Pan poslanec Benešík do 15. hodiny pracovní důvody, pan poslanec Černý zdravotní důvody, pan poslanec Číp zdravotní důvody, paní poslankyně Chalánková zahraniční cesta, paní poslankyně a místopředsedkyně Jermanová od 17. hodiny pracovní důvody, pan poslanec Karamazov osobní důvody, pan poslanec Kádner zdravotní důvody, pan poslanec Opálka zdravotní důvody, pan poslanec Stanjura zdravotní důvody, pan poslanec Tureček osobní důvody, pan poslanec Volčík rodinné důvody, pan poslanec Votava do 17.30 pracovní důvody, pan poslanec Vozdecký zdravotní důvody, paní poslankyně Zelienková zdravotní důvody. Z členů vlády se omlouvá pan ministr Chovanec, a to z pracovních důvodů. Dne 12. prosince loňského roku jsme přerušili projednávání jediného bodu programu této schůze, a to do pondělí 19. ledna tohoto roku.

Zeptám se, zda je zde jiný návrh. Pokud tomu tak není, procedurální rozhodneme v hlasování, které jsem právě zahájil.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že návrh byl přijat. Schůze je tedy přerušena do 10. února do 19. hodiny.